Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru, poslanec Ondřej Benešík, informoval nás o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Děkuji za slovo. Budu velmi stručný. Usnesení evropského výboru bylo přijato na 4. schůzi dne 19. ledna a výbor doporučuje vyslovit předchozí souhlas s návrhem nařízení. Děkuji, pane poslanče.